Já bych se přidal v některých bodech k tomu, co tady zaznělo od mých předřečníků. Tak nejdřív vyzdvihnu kolegu Pikala, který poukázal na to, co většině z nás nedochází, a téměř jistě to nedochází široké veřejnosti, že prostě ty platformy sociálních sítí jsou soukromým vlastnictvím nadnárodních korporací a že každý z nás, kdo si založí nebo založil profil na jakékoliv sociální síti, tak dává svým souhlasem najevo, že porozuměl tomu, že veškerý obsah, který tam bude nahrán, se stává jejich soukromým majetkem, se kterým mohou nakládat dle své libovůle.

Čili oni se vzdali práva na všechno, co na tu síť umístili nebo co si na ní přečetli. To je ten právní základ, proti kterému samozřejmě ten návrh zákona, tak jak je tady předložen, nemá šanci uspět. To, co si myslím, že stojí za to, jaksi za to bojovat tady: tohle je jedna z posledních platforem, která není mazána, tenhleten mikrofon, u kterého teď zrovna stojím, jedna z posledních, který je přenášen skutečně tak, jak je, který není filtrován a každý si to může vyhledat. To znamená, u této platformy si vzpomínám na tu totalitu.

A věřím, že kdyby tady byli ještě starší kolegové, kteří pamatují období druhé světové války a předchozí diktatury, tak ti by vám pověděli ještě víc, než můžeme říct my, kteří jsme zažili tu totalitu komunismu.

Možná není, možná se bude lišit od názoru druhých. Jako co člověk, to názor a je to v pořádku. Já si myslím, že za to téma svobody slova a svobodného projevu názoru stojí za to bojovat v této Sněmovně, byť velmi nedokonalým a špatným nástrojem, kterým je tento návrh zákona. A já si myslím, že tím, že podpoříme tento návrh zákona, byť víme, že je špatný, tak zároveň podporujeme tu debatu a práci na tom tématu zachování svobody slova a svobody projevení názoru. A o to vás chci také poprosit.

Protože jak říkal můj předřečník, jsou skutečně země, které mají parlamenty, ale ty mluví jedním hlasem, protože musí.

Já vám děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já jsem reagovat nechtěl už na pana Pikala, prostřednictvím pana předsedajícího, nebo spíš chtěl, ale nakonec jsem to vzdal.

No ale přece když budete soukromá firma v České republice nebo v kterémkoliv jiném státě obchodovat se zbožím například, tak to přece ještě neznamená, že si můžete dělat, co chcete. To přece není možné. Ani zboží, které vyloženě neodpovídá třeba našim normám, tady nemůžete prodávat. Takže jakési mantinely být musí.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Ptám se na závěrečná slova. Pane poslanče, máte slovo.

Myslím, že velice věcně, byť kriticky vystoupil pan místopředseda Pikal.

Děkuji.

Jinak myslím si, že jinak bych tady už asi hodnotil jinak než fakticky ta vystoupení. Pane zpravodaji, nepadl žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí, jestli jsem správně informován.

Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Ano, pan kolega Černohorský. Prosím. Děkuji za slovo.